Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já ten pozměňovací návrh pana kolegy starosty Čižinského rozhodně podpořím. Akorát by možná bylo fajn uvést některá fakta na pravou míru, protože bohužel kdyby některé městské části, jako například Praha 1 i Praha 7, tehdy nepodepsaly memorandum s tou společností Lime, která ty koloběžky do Prahy přivezla, tak jsme tady ten problém neměli. Byla to jediná Praha 2, která to memorandum odmítala podepsat a která proti těmto novým druhům alternativní dopravy po Praze velmi protestovala. Takže možná tady teď řešíme následek něčeho, co mohlo být řešeno už dávno jenom z pozice zástupců hlavního města Prahy a z pozice nás starostů.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Čižinský. Děkuji. Paní kolegyně, bohužel nemáte pravdu. Kdybyste tu pravdu měla, tak tady nestojím a ten návrh nepředkládám.

Memorandum žádná firma nepotřebuje. To memorandum není potřeba. A navíc v tom memorandu bylo právě napsáno, že to, co se děje, se nesmí dít.

Ta legální možnost tady teď je navrhována. Děkuji.

Pokud by tento krok nenastal, jsme v jiné situaci. Děkuji. Faktická poznámka, poslanec Birke. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Poté poslanec Bendl.

Děkuji. Poslanec Bendl, faktická poznámka. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Já jsem tolerantní k tomu, že tady občas řešíme problémy hlavního města, je to také největší obec a také kraj.

Ale problém to je. Je to nebezpečné pro imobilní občany, pro starší občany. Je to nepříjemné.

Chodník je komunikace. Házet to do odpadu. A vyřešeno.

Děkuji. Pan předseda evidentně zaujal svým vystoupením.

Ale živnostenský zákon v současné době umožňuje prostřednictvím tržního řádu řešit to na bázi nařízení obce.

Děkuji. Faktická poznámka, poslanec Čižinský.